Pak bychom se měli věnovat bodům z bloku smlouvy prvé čtení, případně bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu schůze. Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, pokud možno všichni. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane předsedo.

Dnes první bod? Já jsem neslyšel, co pan poslanec navrhuje.

V tuto chvíli je to tedy vše.

Myslím, že už se počet poslanců v sále ustálil.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu.